Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážená paní senátorko nikdo další tu není z ministrů , dámy a pánové, já musím říci, že kolega Svoboda mi vzal hodně slov, která jsem tady chtěl říct. Ale stejným způsobem hodně mi pomohl pan ministr, protože to, co tady řekl, s tím naprosto souhlasím.

Já musím říct, my jsme měli dobrý systém.

To bych si nepřál. Ale jestli si někdo myslí, že tento zákon vyřeší nedostatek lékařů, stomatologů, dneska už i lékárníků ve vesničkách, kam se nikomu nechce, a že bude přetlak lékařů v Praze, tak tomu žádný zákon nezabrání. Je to jenom prostě výmluva, aby tento zákon nebyl.

Protože jestli nám někdo bude říkat, že je u nás nedostatek lékařů, když víme, že je minimálně 53 tisíc evidovaných lékařů, nebo resp. úvazků, jestli nám někdo bude říkat, že tím, že tento zákon, když projde, že nám budou lékaři odcházet nebudou nám odcházet. Samozřejmě, kdo bude chtít, a přesně to říkal kolega Svoboda, ať jdou do zahraničí, naučí se a vrátí se. Mezitím se samozřejmě finanční situace vylepší. Ale nesmí to být záminka k tomu, aby ten zákon nebyl schválen.

Je to úplně jedno. Bylo to takhle schváleno. Myslím si, že je zbytečná řeč říkat, že proto, že tam není institut pro další vzdělávání, tak že pro to hlasovat nebudu. Je to hodně. Ale já si myslím, že když dojde k naplnění slov, která řekl kolega Svoboda, že co nejdříve se opět připraví novelizace, i když to mnoho lidí nebere za správný postup, tak si myslím, že ještě do konce tohoto volebního období se aspoň dá ještě i tento zákon vylepšit. Mně se nelíbí lobbistickonátlakové skupiny.

Kdo za mě zodpovídal.

Co říci na závěr. Já bych byl opět rád, abychom schválili tento zákon, bez kterého se zdravotnictví prostě neobejde. Já rozhodně nebudu slyšet na to, že dostávám esemesky, abych pro to nehlasoval. Teď se musím malinko dotknout České lékařské komory, protože si myslím, že takto by se lékařská komora chovat neměla. Byl jsem členem prvního představenstva a netušil jsem, že to prostě bude ne stavovská organizace, ale že to bude organizace, která bude svým způsobem i nátlaková.

Já vám děkuji. Děkuji panu poslanci Jiřímu Štětinovi.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já nechci reagovat na pana kolegu Štětinu. Problematika zdravotnictví není moje parketa.

Nyní pan poslanec Rostislav Vyzula, připraví se pan kolega Vít Kaňkovský.